To znamená samozřejmě znovu zdržení. Kolik zůstává dodavateli? Měsíc, dva. No nejde.

Já už opravdu to nechápu. Když vidím pana kolegu Vozdeckého...

To je změna systému. Děkuji panu poslanci Petrů. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Během doby, kdy se takováto díla staví nebudu teď zmiňovat Blanku, ale standardně, kdy to trvá dva až čtyři roky tak dochází k takovým technologickým inovacím, a jestliže nechcete uvádět do provozu třeba dopravně složité stavby typu metra, které jsou zastaralé už v době, kdy je zprovozňujete, tak tam to je prostě bez selského rozumu, to rozhodování. A uvědomte si, že ono se to zdá jako obrovské, ale jestliže jeden krajský soud už dal precedenční rozhodnutí, a to v té novele není, že se budou odečítat méněpráce, to znamená to, co se nebude realizovat, to je zase selský rozum a velí, že by mělo jít o absolutní částku, nikoli že budeme nesčítat plusy a minusy. Tak jestliže vy tam potom chcete v průběhu toho, jak firma nabídne technologii, tam dát to nejmodernější, tak samozřejmě už musíte generovat změny stavby, stavební části, a pak se vám vlastně celá ta technologie dostává do změny.

Pan poslanec Bendl ctí vyšší autoritu, to jest svého předsedu, a dává přednost. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jestli projde EIA ve vládním znění, tak je úplně jedno, jaký bude zákon o zadávání veřejných zakázek neutratíme, nevyčerpáme jediné euro.

Atmosféra se úplně změnila a je to dobře. My jsme tomu podlehli, já jsem ve Sněmovně seděl. Nakonec Sněmovna rezignovala a řekla: my do toho boje nejdeme. Ale není to ta ideální cesta, dopadlo to na tisíce starostů i dalších zadavatelů, kteří v tom byli v podstatě nevinně. Ale tehdy Sněmovna nenašla odvahu, a já jsem byl členem vládní koalice, se tomu postavit a prosadit racionální návrhy.

My jsme to říkali taky, tak to neberte jenom jako kritiku opozice za každou cenu.

Kolegové z komunální politiky mi určitě potvrdí, že máme stejnou zkušenost.

Pořád je to stejné.

Je to naprosto normální a racionální. My znovu nedáváme mezi možná hodnoticí kritéria reference, klíčový bod. Rozumím tomu, že to nemůže být absolutní kritérium.

To tam vůbec není.